Jeden mluví o minulosti a straší občany a druhý nám nabízí vizi do budoucnosti i možnost participovat na velkém globálním projektu. Myslím si, že to je to základní rozhodnutí, které nás teď v nastávajících dnech a týdnech čeká.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Jestli Evropa má nějakou globální odpovědnost, když rezignovala na svoji globální úlohu, kdy důsledkem její globální impotence je migrační krize, kdy Evropa nedokázala vysvětlit svým partnerům v globálním světě, že vměšování se do arabských zemí, způsob vměšování a řešení krize, která v této chvíli je naprostým neřešením, tak já tady vůbec tomu nerozumím.

Tomu vůbec nerozumím. Dámy a pánové, tady není schizofrenie jenom v tomto, tady je to mnohem složitější a mnohem horší. A buď se budeme starat o své občany a budeme ve sjednocené Evropě prosazovat odpovědnou politiku, anebo budeme poslouchat JeanyClaudey Junckery a podobné. Děkuji panu poslanci Foldynovi. Děkuji za slovo. Přeji všem hezký, dobrý, věřme poslední den tohoto volebního období, poslední den zasedání Poslanecké sněmovny. Na jedné straně se tady mluví o globální odpovědnosti, o tom, jak jsme ve svobodném a rovnoprávném ekonomickém i politickém světě, a na druhé straně po zkušenostech, které máme a my jsme už před vstupem do Evropské unie říkali opatrně, ty podmínky nejsou až tak dobře vyjednány, abychom mohli s čistým svědomím říci, že vstupujeme do rovnocenného a rovnoprávného prostředí. Tak třeba v posledních týdnech řešíme, a nejen my, ale další země, které vstoupily do Evropské unie poněkud později než ta základní řekněme patnáctka, problém třeba rozdílné kvality potravin.

A tak dál, a tak dál. Čili já chci hovořit o tom, že naše nedůvěra vůči podobným věcem, podobným paktům, podobným smlouvám jest odůvodněná. Tyto příklady nerovného postavení, někdy až máme dojem, že jsme do toho globálního nebo alespoň celoevropského trhu přinesli pouze těch a to se po nás možná požadovalo těch deset milionů spotřebitelských krků a spotřebitelských kapes. Pan kolega Herman ještě chvilku počká. Děkuji za slovo.

Ale už prostě toho mám dost, aby nám Německo já nemám problém s tím, že Německo je ekonomickým lídrem Unie, ale rozhodně mám velký problém s tím, že Německo se dostává do pozice politického lídra. A po zkušenostech z historie toto rozhodně je pro mě obrovský problém a rozhodně nejsem konformní s tím, aby z Německa šly neustále výhrůžky, jak nás budou trestat za to, že něco nebude.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, tak jsme si tady 13. září roku 2017 vyslechli klasickou protizápadní propagandu předsedy komunistické strany, která by mohla být naprosto dokonalým naplněním politického školení mužstva někdy před 35 lety. Nazval bych doslova chucpe, když předseda komunistické strany tady hovoří o suverenitě České republiky.

Předseda strany, která z naší země udělala kolonii Sovětského svazu. Nemám lepší název než slovo chucpe. Je to tak neslýchané, že je třeba tomuto konečně učinit konec! Hovořilo se tady o snížení kvality potravin. Ano, právě doba komunismu, nebo tzv. reálného socialismu způsobila, že jsme stále chápáni jako součást východní Evropy a dodnes zde musíme řešit problémy, které západní Evropa, ke které jsme vždycky patřili, prostě nemá. Zájem občanů České republiky, ten základní zájem je žít ve svobodné západní a demokratické společnosti, nikoliv v nějaké orientální despocii zahalené do marxistických hesel, tak jak tady tomu bylo v době vlády komunistické strany. A ochránit občana České republiky? Komunistická strana si to představovala tak, že sem poslala sovětské tanky a ostnatými dráty na hranicích, kde se střílelo, naši zemi uškrtila. Tak takovouto ochranu si nepředstavujeme. A pan předseda řekl, že není liberál. Ne, opravdu není. Je to komunista a tím je řečeno všechno. A zaštiťovat se zde Švýcarskem? Dovolte mi, abych nakonec řekl malou anekdotu. Protože tak velký nepořádek se do tak malé země nevešel! Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, historie komunistického hnutí je poměrně dlouhá a také poměrně pestrá. Tak jako všechny historie všech hnutí, politických směrů a tak podobně mají ve svém proběhu místa slabší, ale taky mají místa silná. Pan ministr zdůrazňoval místa slabší. Katolické církve je také velmi dlouhá. Dokonce o hromadu delší než historie hnutí komunistického.